Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Požádám kolegy a kolegyně o klid. Dámy a pánové, jsme ve druhém čtení tohoto sněmovního tisku 360, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Je nutno si připomenout, že návrhem novely zákona je realizován jeden ze závazků vlády obsažený v jejím programovém prohlášení, jehož cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolní působnosti NKÚ. Předpokladem přijetí zákona je souběžné schválení ústavního rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. V tomto směru si dovoluji upozornit, že navazuje na již dříve předložený poslanecký návrh novely Ústavy, a jedná se o sněmovní tisk 229. Poznatky Nejvyššího kontrolního úřadu je potřeba rozšířit, protože některé chybí a některé jsou dávno překonány.

Shrnutí dosavadního průběhu projednání v Poslanecké sněmovně: Projednán byl v prvém čtení 12. února 2019. Byl přikázán kontrolnímu výboru jako výrobu garančnímu, potom ústavněprávnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kontrolní výbor doporučil návrh zákona schválit s pozměňujícími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru evidovaném jako tisk 360/8.

Pokud jde o výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu a mládež a tělovýchovu, doporučil návrh zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru evidovaném jako tisk 360/4. Výbor zde navrhl vypustit z kontrolní působnosti NKÚ kontrolu hospodaření veřejných vysokých škol.

Jako předkladatelé jsme původně nesouhlasili s vypuštěním veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z výčtu rozsahu kontrolní působnosti NKÚ, a to z těchto důvodů: Smyslem navrženého rozšíření kontrolní působnosti je podrobit kontrole takové subjekty, na které je nahlíženo jako na subjekty veřejnoprávní povahy. V případě veřejných vysokých škol jde o subjekty, kterým stát svěřil svůj majetek, a významně jejich činnost podporuje prostředky státního rozpočtu, a je tedy v celospolečenském zájmu zjistit, jak tyto subjekty hospodaří. Pokud jde o závěr, schválením rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu bude dán prostor pro potřebné a nutné získání informací o způsobu hospodaření a možnost Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat způsob nakládání s veřejnými financemi v navrženém rozsahu bude plnit i významnou preventivní funkci v této oblasti.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, po dlouhém projednávání na výborech jsme se konečně dostali ke druhému čtení tohoto zákona.

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanoviska viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňky Horníkové a po rozpravě